Tak mně to nepřipadá úplně systémové.

Prosím, vaše dvě minuty. K těm číslům.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Reakce na pana ministra práce a sociálních věcí.

Takže asi není všechno tak, jak by mělo být. Já si myslím, že půl roku je dost dlouhá doba na to, abyste to připravili.

A je to vaše zodpovědnost, pane ministře. Děkuju. S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Mašek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Únor 209 600 pracujících Ukrajinců v České republice. Údaj Úřadu práce.

A pro mě tedy to číslo 115 000 je zavádějící, protože předpokládám, že úřady tam nerozlišují ty a ty. Vaše argumentace byla lichá.

Děkuji. Vracíme se do obecné rozpravy. Než dorazí, načtu jednu omluvu.

Děkuji, pane předsedající. Dobrý večer, kolegyně, kolegové.

Není to tak. A pokusím se to tady nějakým způsobem vyvrátit, proč naše stanovisko, které jsme dneska diskutovali na našem klubu, a padaly tam různé názory, potom převážilo to, že se dneska zdržíme.

V počtu k poměru obyvatel Česká republika opravdu je na prvním, neli druhém místě, obdobně k velikosti ale je také Polsko.